Takže já očekávám debatu nad tímto zákonem, kdy určíme na každé město jednoho pekaře, jednoho prodavače potravin, jednoho řezníka. Nicméně s jednou věcí bych s panem kolegou souhlasil, a to když říkal, že když přijede do vesnice, že tam potkává zavřené obchody. To já potkávám také. Ale ty nejsou zavřené jenom o státních svátcích, ty jsou zavřené poté, co jste jim připravili elektronickou evidenci tržeb.

Děkuji. Prosím Poslaneckou sněmovnu o klid, abychom slyšeli navzájem argumenty a názory, které zde zaznívají. Pokračují faktické poznámky. Nyní vystoupí pan poslanec Bláha, po něm pan předseda Kalousek. Máte slovo, pane poslanče.

Dneska většina lidí, kteří pracují v sobotu, v neděli, ale hlavně ve svátek, tak to jsou lidi, kteří nejsou přiznáni, že pracují. Pracují načerno. Většina podnikatelů, která si dneska dovolí mít otevřeno ve svátek, protože jinak je to neekonomické. Jestliže máte 30 % tržby, tak nemůžete obstát, tak prostě je to jenom proto, že ti lidé nepřiznávají to, že pracují, a neodvádí se za ně sociální a zdravotní. Vyhnali jsme si práci z vesnice tím, že jsme sem umožnili dovoz podnákladových výrobků. Tím jsme zamezili tomu, že na vesnicích se dneska nepěstují prasata, nechovají krávy, nedělá zelenina atd. Jestliže jedu za prací do města a vrátím se večer v pět, tak do obchodu už na vesnici nepůjdu. Takže to je jenom náznak toho, jak to je, ale to byste o tom něco museli vědět. Museli byste jít do té práce a pracovat těma rukama a možná, že pak byste usoudili úplně jinak. Věřte tomu. Já se vám to snažím jenom vysvětlit, že ta situace je úplně trošku jiná. Bude následovat faktická poznámka pana předsedy Kalouska, po něm vystoupí s faktickými poznámkami pan předseda Stanjura, pan poslanec Nacher, pan poslanec Skopeček. Máte slovo, pane předsedo. Já se tedy budu snažit akceptovat jeho logiku, ale pak buďme důslední.

A to je většinou den, kdy musí pracovat od rána do večera a nemůže si vybrat. On si nemůže vybrat!

Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.